Pokud se mýlím, rád to vezmu zpět. Říkám, nesledoval jsem až tak dalece vývoj obchodní bilance, ale předpokládám, že asijské země a zvlášť Tchajwan, který je velice progresivní exportér, tyto věci vůči Evropě a vůči České republice má, a že my jsme tady ti, kteří tahají, jak se říká, za kratší konec provazu. Budu velice rád, když mi paní ministryně na to řekne, jestli je to v českém zájmu, když my jsme ti iniciátoři.

Protože se jedná o návrh zákona, který musí tuto smlouvu předřadit, tak není samozřejmě běžně v bloku smluv, ale je v bloku zákonů, který musí takovou smlouvu provést. A opravdu je to věc, kde minimálně deset let nemáme pochybnosti o tom, na rozdíl od některých jiných států, ve kterých existovaly pochybnosti, jestli bude dodržováno, jestli máme na tom zájem, nebo ne... Akorát prostě nebyl právní nástroj, nebo nebyl vymyšlen právní nástroj, a za to jsem opravdu vděčný exekutivě, že s tím přichází, jakým způsobem takovou dohodu přivést do našeho právního řádu v účinnost. Nezáleží na velikosti obchodní výměny, pokud se bavím o zamezení dvojího zdanění. To prosím jsou úplně jiné věci. To je otázka případně cel, která ale v Evropské unii jsou určována centrálně, zamezení dvojího zdanění je ochrana investorů, ochrana těch, kteří vydělávají v jedné či druhé zemi.

A dlouhodobě na tom pracujeme a je to opravdu předřazováno právě proto, že tak dlouho trvala ta právně technická příprava. Děkuji za pozornost. Prosím, paní ministryně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže dovolte, abych reagovala na některé položené dotazy. My nemůžeme uzavírat s Tchajwanem právě proto, že ho neuznáváme jako samostatný stát, tak nemůžeme uzavřít mezinárodní smlouvu. A je to v našem zájmu, já vám hned uvedu konkrétní příklady.

My jsme museli přistoupit k tomuto zákonu, to jsem vysvětlila. V podstatě ten vývoj byl takový, ono to nějakou dobu trvalo, než se ten zákon připravil, než se dojednaly podmínky, protože ten zákon sám o sobě má pár paragrafů, ale samozřejmě dohodnout ty podmínky, tomu předcházela celá řada jednání.

A vlastně na tom jsme potom postavili přípravu zákona.

Co se týče obsahu zákona, tím vás nebudu zatěžovat. Ale ještě bych chtěla říct obecně vůbec k té naší obchodní bilanci trochu podrobněji. Za posledních pět let nárůst vzájemné obchodní výměny je o 20 % vyšší na současných téměř 30 mld. korun.

Další.